On byl přítomen na Svazu měst a obcí, kdy se debatovalo o těchto věcech, slyšel argumenty starostů, slyšel důvody, proč je potřeba k této změně přistoupit.

To se z části povedlo. Ale musím poznamenat, že města větší než dvacet třicet tisíc obyvatel na této změně nijak neprofitovala, a dokonce některá krajská města, například České Budějovice nebo Zlín, Pardubice, naopak na tom ztratila.

Návrh je také odůvodněn tím, že na rozdíl od krajů v novém plánovacím období je pro potřeby obecních infrastruktur určeno pouze minimum prostředků.

Myslím, že starostové si zaslouží zvláště v tomto období, aby věděli na jeho konci, s jakými finančními prostředky mají počítat, a i tento návrh k tomuto směřuje.

Je třeba si uvědomit, že nejde o prostředky, které by plynuly mimo sektor vládních institucí, naopak přispějí k vytvoření investičních zdrojů, které budou jinak v obecních rozpočtech chybět. Samozřejmě Ministerstvo financí a současná vláda může takový návrh odmítnout.

Jinak nelze dosavadní argumenty Ministerstva financí v zásadě interpretovat.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Jenom upozorňuji, že jsme v podrobné rozpravě. Mám zde faktickou poznámku pana poslance Adamce a potom pana poslance Beznosky. Děkuji, vážený pane předsedo. Chtěl bych apelovat na všechny bývalé kolegy starosty, stávající kolegy starosty, aby náš pozměňovací návrh podpořili, protože se domnívám, že rozpočtové určení daní je jedno, stejně jako jedna spotřební daň.

Děkuji za pozornost. Kolega Beznoska.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom připomínám, že všichni přemýšlíme o rozpočtovém určení daní.

Obce jsou opravdu základním stavebním kamenem, ony nejlépe vědí, jak používat veřejné prostředky. Proto bych byl velmi rád, abyste náš návrh podpořili. Ano, další do podrobné rozpravy, to znamená s pozměňovacím návrhem paní... Pokud nemáte pozměňovací návrh, paní kolegyně, tak s faktickou.